Byl jsem upozorněn předsedou klubu ODS Zbyňkem Stanjurou, a jenom upozorňuji poslance, že je to rozprava k tomu, že posuzujeme, zdali jsou podmínky pro projednání změny návrhu zákona ve zkráceném řízení. Takže znovu zopakuji svůj dotaz, samozřejmě vám umožním vystoupit, ale prosím vás, dotaz je, že máme posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Prosím, máte slovo.

Slyšel jsem informaci, že už minimálně dva pozitivní byli.

Máte slovo.

Všechno ostatní je lež, podvod, pokrytectví! Kdo chce hořet, musí zapalovat.

Nehlásí.

Přednesu návrh usnesení.